Nyní pan poslanec Pavel Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Mám k vystoupení pana poslance Babiše takovou prosbu.

Argumentace, že kdo nepostavil psí boudu nebo nepodnikal, nemůže být současně dobrý politik, je nesprávná. To prostě tak není.

Tento argument nepoužívejte. Vůbec neříkám, že podnikatel nemusí být špatný státník, může být dobrý státník, ale automaticky to neplatí. To jsou fakt dvě různé sféry.

Paní poslankyně Černochová ruší, pan poslanec Andrej Babiš, připraví se pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

On vůbec nerozumí, že nemovitosti, majetek může stát peníze.

Tak o tom je to debata.

Za hnutí ANO tam nebyl nikdo, jenom profíci.

To není o tom, že někdo postavil psí boudu, ale buď rozumí ekonomice, rozumí nemovitostem, rozumí podnikání, nebo je celý život politik. A to není případ pana Zaorálka, který tady chce vést nějaké ekonomické diskuse a vůbec tomu nerozumí! Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Komárka, připraví se dále k faktické poznámce pan poslanec Pavel Kováčik, paní poslankyně Pekarová, paní poslankyně Černochová a pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A zase budete říkat, že jsem... no, to nechám na vás. Je to legrace. Já si myslím, že je to legrace pro nás všechny kromě pana ministra Zaorálka, který se tváří smrtelně vážně. Takže dovolte, abych vám doporučil jinou legraci. Je to knížka, která před týdnem vyšla a jmenuje se Nebezpečné stádo aneb český poslanec a jiné retardované druhy.

Děkuji za dodržení času panu poslanci Martinu Komárkovi. Než dám slovo panu poslanci Kováčikovi, konstatuji omluvu z dnešního jednání pana ministra Roberta Pelikána, který se omlouvá od této chvíle do konce jednacího dne. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní paní poslankyně Adamová Pekarová. Po ní pan ministr Zaorálek. Pardon, ještě ne, paní poslankyně.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Ale o tom jsem nechtěla hovořit. Slyšeli jsme tady mnohé. Teď jsme se také dozvěděli od pana poslance Babiše, že kdo nepostavil psí boudu, prakticky nemá nárok mluvit.

Připraví se pan poslanec Kalousek také k faktické poznámce. Je? Nechcete to dneska odhlasovat, zabalit? Proč se tady budeme trápit ještě ve čtvrtek, ještě v pátek, ještě příští týden?

Je nám toto třeba? Náš pan předseda Fiala a my společně s ním jsme tady navrhovali, aby byly volby předčasné, když už ten rozvod mezi vámi nastal před těmi letními prázdninami, kdy se tady česká veřejnost stávala svědkem dohadování o tom, kdo bude na Ministerstvu financí, jestli padne dřív pan Sobotka, nebo jestli padne dřív pan Babiš. Stejně v tomto duchu hovořil pan kolega Kováčik, akorát volili jinou formu.

Tohle skutečně není k vydržení. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek také s faktickou poznámkou. Poté pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Pane předsedo, máte slovo, měřím vám čas. Jen velmi stručně.

Není to sice mým úkolem jako opozičního politika, ale chtěl bych se pana ministra Zaorálka zastat.